Tak mám takový pocit, že pak by to mohlo být využito na zcela jiné věci než za tím účelem, jakým to je.

Obcím, které opravdu velmi dobře vědí v tom kraji, na co mají peníze použít.

Děkuji za slovo.

To je právě to, že kraje to vědí lépe, že si to dovedou nějakým způsobem říci.

Všechno faktické poznámky. Ano, děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych měl dotaz, vaším prostřednictvím, na paní kolegyni paní poslankyni Procházkovou. Já jsem nerozuměl pojmu minusový rozpočet.

To si myslím, že je zásadní pohled, takže se přiznám, že jsem trošku té argumentaci nerozuměl, a už vůbec jako člověk, který dělá rozpočty, městské rozpočty i krajské rozpočty řadu let. Tak bych opravdu chtěl od vás, abyste mi tady vysvětlila, prostřednictvím pana předsedajícího, co to je ten termín minusový rozpočet. Paní poslankyně Procházková, připraví se paní poslankyně Kalátová, pak s přednostním právem pan předseda Stanjura a pan senátor. Prosím, máte slovo. Děkuji, že jste mě vyzval, pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího. Ale jinak já jsem hned na začátku svého vystoupení řekla, že mi principiálně vůbec nevadí, naopak, že bych byla pro, i panu senátorovi jsem to řekla, byla bych pro, ano, určitě.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych k tomu ještě řekla: jsem v rozpočtovém výboru a opozice nás neustále tlačí do toho, že máme škrtat výdaje.

Mně taky vadí, anebo respektive chybí mi zásadní rovina, a to je účelovost vázaných prostředků. Pan kolega Feri má jednoznačně pravdu v tom, že územní rozpočty vědí velice dobře, co s těmi prostředky mají dělat, ale tady jde o prostředky kraje, nikoliv obcí, ty zůstávají zachovány a to se mi líbí. V tuto chvíli vystoupí pan předseda Stanjura s přednostním právem a připraví se pan senátor. Omlouvám se panu poslanci Pávkovi. Dlouhodobě protestuji, když si kolegové z Prahy vyřizují pražskou politiku v Poslanecké sněmovně, a dneska řešíme karlovarskou politiku v Poslanecké sněmovně, a tedy prosím všechny, abychom to řešili na krajích, případně na obcích, a neřešili to v Poslanecké sněmovně.